Já vám děkuji a táži se, zda si někdo přeje k tomuto sdělení vystoupit? Nevidím žádného přihlášeného, v tomto případě tedy informace byla... Vidím přihlášeného pana poslance Bendu? Pane poslanče, máte zájem vystoupit?

Děkuji za přednesený návrh.

Dávám slovo panu předsedovi.

Možná to je možné, rozhodněte se vy nebo paní předsedající.

Pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, vážená paní předsedající, pane premiére, vážení páni ministři, ministryně a vážené dámy a pánové, se vší vahou a zodpovědností, kterou jsem na sebe vložil, když jsem se nechal napsat na 22. místo kandidátky do těchto parlamentních voleb, oznamuji, že se dneska tímto vzdávám mandátu poslance a budu se věnovat pouze roli hejtmana Zlínského kraje.

Přál bych vám, abyste při práci v této Sněmovně tak, jak jste dneska tady někteří z vás avizovali, mysleli hlavně na ty lidi venku, hlavně mysleli na to, co nás teď v České republice čeká. A já bych vám chtěl ještě jednou všem pogratulovat ke zvolení mandátu. Věřím, že společně vytvoříte takový celek, na který naše Česká republika bude hrdá.

Hodně štěstí.

Děkujeme za to oznámení i přání.